A prosím o poslední pozměňovací návrh. Poslední pozměňovací návrh, F4 poslance Jakuba Michálka zřízení správy státních služeb vytvářejících důvěru jako poskytovatele služeb Národní certifikační autority. Stanovisko výboru: doporučuje. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Výsledek: přijato.